Děkuji za slovo. Nicméně vystoupení pana místopředsedy Okamury mi přišlo velmi komplikované, tak jsem to chtěl zjednodušit.

To je pravda. Děkuji vám za pozornost. 2.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já určitě nikoho nechci školit, ale myslím si, že jednou za čas si připomenout historii neuškodí, na školách se taky učí dějepis. Tak jsem si našel na webových stránkách miroslav-kalousek.cz

Přítrž tomu chce podle informací Práva udělat TOP 09, která změnu plánuje ve svém volebním programu. Třeba v případě řadových poslanců či senátorů by měl měsíční skok činit až 31 tisíc hrubého.

A právě očekávaný masivní platový vzestup politiků se nelíbí TOP 09. Podle informací Práva proto chystá Schwarzenbergova strana jako jeden z bodů svého volebního programu, který chce představit ve čtvrtek, další stopku pro růst platů ústavních činitelů. Podle nepotvrzených informací přišel s nápadem na zabránění skokovému růstu platů činitelů od počátku roku 2015 místopředseda strany a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Já doufám, že vystupuji naposled.

A my jsme nemohli být ti první, kteří rozvolňujeme.

Pan poslanec Janulík.

Pokud chcete s faktickou poznámkou... Tak s faktickou... Tak já vás poprosím o klid, abychom tento bod mohli doprojednat.

Ale nemáte pravdu.

Takže je to přesně tak, jak jsem říkal, a je to přece úplně jasné.

Za prvé bych chtěl upřesnit ten rozsah toho návrhu, protože pan Kalousek z nějakých důvodů vynechává tu hlavní podstatu.

A za druhé, skutečně já se budu snažit už nebýt sprostý jako při minulém projednávání tohoto návrhu.

Pan předseda Kalousek. Děkuji. Tak jenom krátkou odpověď.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já to chci jenom krátce glosovat, protože když vidím a slyším tu diskusi, tak jsem přesvědčen, že pan místopředseda Sněmovny Okamura měl pravdu, když řekl, že by veřejnost možná raději uvítala, kdybychom zamrazili nikoliv platy, ale ty politiky.